A já jako předsedající opravdu nehodlám hodnotit, do jakých souvislostí si zasazuje vystupující své vystoupení, a myslím, že to bylo také v normě z mého pohledu.

Tak vaše dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vás to sice nezajímá, protože to chcete říct pouze na mikrofon, ale na mikrofon se také můžete omluvit. Já jsem této vládě důvěru nedal. To byl pan poslanec Ondráček. Nyní tedy pan poslanec Chvojka. Vaše dvě minuty, máte slovo.

Ta řeč byla dlouhá.

Mě by zajímalo, jaký je stav na Ministerstvu dopravy, jaká je situace.

Myslím, že i pro vás je ten bod velmi důležitý.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dobrý dobré poledne. Už je odpoledne, pravda.

On nám za to poskytuje nějaké služby. Naopak jednotlivci, občané by měli mít právo na soukromí a právě EET jde proti tomu.

Takže za mě EET rozhodně není o transparenci, ale o sběru dat od občanů a přijde mi to zbytečné. Děkuji za pozornost. Tak prosím, vaše dvě minuty. Já bych se vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl omluvit panu poslanci Ondráčkovi.

Myslím si, že v tomto smyslu je ještě aspoň trochu svět v pořádku.

Takže možná se obávám, že mě tato drobnost zmátla.

Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl navázat na kolegu poslance Chvojku a podpořit ten jeho návrh stran D1. Teď mně volali děti: Tatínku, přijedeš? Už máme jenom půl hodiny.

Já vás tedy všechny odhlásím. Přistoupíme k hlasování.

Tak jestli správně chápu procedurální návrh, tak procedurální návrh zní, že chceme přerušit tento bod a zahájit projednávání bodu dálnice D1. Takže to je návrh, o kterém budeme hlasovat. A poté co projednáme návrh D1, tak bychom se vrátili k tomuto bodu. Ale to už tedy nebude součástí toho návrhu. Takže pouze přerušit a zahájit bod D1.

Návrh na přerušení byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v tomto bodě. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já si dovolím zastat se kolegy Ferjenčíka ve věci, která se týká kůrovce. Víte, mně vytanula taková jedna životní záležitost, jestli to má, nebo nemá vazbu na EET, zvažte sami.

Víte, bylo to takové velmi zajímavé opatření.

A já jenom při této příležitosti se domnívám, že to souvisí s tím EET.

Mě velmi mrzí, že neprošel ten procedurální návrh, abychom se dozvěděli, jaká je skutečně situace na D1, když sněží. Proto si tedy dovoluji navrhnout nové přerušení tohoto bodu, a to do doby, než přestane sněžit a na D1 nebude žádná kolona.